Děkuji. Dvě věci.

Věc číslo dva, věc týkající se kvót. Já osobně si myslím, že kvóty jsou nesmysl. Žaloba vůči kvótám je nesmysl. Žaloba nemá odkladný účinek.

Snižuje se v Německu obliba Angely Merkelové. Samozřejmě. Co uděláme? Chceme se ukázat u voličů, přeneseme povinnost na jiné státy. Jinak se omlouvám, že také mluvím mimo téma, ale myslím si, že na ty věci, které zde zazněly, se musí nějakým způsobem zareagovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych se jenom velmi rád ohradil proti lži, kterou tady pronesl pan kolega Okamura, vaším prostřednictvím. Jediná strana nebo jediné hnutí, které tady prosazuje nulovou toleranci není to pravda. Myslím si, že Úsvit národní koalice také prosazuje nulovou toleranci nelegálním imigrantům, nelegálním přechodům hranice.

Jak zde přesně řekl vaším prostřednictvím pan kolega Soukup, ano, tady se nejedná o to, jaké to je náboženství, tady se jedná o to, jakým způsobem je to náboženství prosazováno, jakým způsobem je vykládáno a jestli respektuje nebo nerespektuje jiné náboženství, jiné zvyky, jiné tradice. Pokud je z náboženství vytvořena politická zbraň a klacek, v té chvíli by mělo být zahrnuto také mimo terorismu ještě do extremismu a radikální islám postaven mimo zákon, protože některé části tohoto náboženství, pokud jsou vykládány radikálně, tak potlačují lidská práva, potlačují ženská práva, potlačují věci, které si myslím, že by lidé, pokud se označují za lidi, nikdy v životě nemohli udělat. To, co je třeba dnes vidět v rámci Islámského státu. Pane ministře, dočkal jste se. Můžete hovořit k tématu. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych tu strašně rád debatoval o tom, o čem chce debatovat, a správně to říká pan kolega Jakubčík vaším prostřednictvím, ale je potřeba na informace, které tu zaznívají, prostě reagovat, byť se to té zprávy netýká.

Víte, já si, paní kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, nepřipadám vůbec jako Odysseus, ale spíš tančím mezi vejci.

Takže konkrétní věci, kolegové a kolegyně. Byl jsem v Bavorsku, které je dotčeno velmi významně migrační krizí. Má na svém území více než 160 tisíc, nebo 170 tisíc migrantů oficiálně, a vzkaz od Bavorska je: Děkujeme české vládě za dodržování platných evropských a českých zákonů. To je vzkaz Bavorska, kde jsem mluvil se svým bavorským kolegou, ministrem vnitra, a oni říkají: Hlavně neudělejte to co jiné evropské země, neudělejte koridor, kterým budou migranti proudit do České republiky. To znamená, kdybych měl parafrázovat vaše vystoupení, kolegové, ten, kdo tady řeší nulovou toleranci porušování zákonů, je vláda České republiky i ve vztahu k migraci. Každý, kdo je zachycen na území České republiky a nemá platné dokumenty, je zadržen, je v detenci. I za to jsme mnohdy kritizováni.

Tito lidé jsou zachyceni Policií České republiky, dostanou lhůtu na opuštění území ale vstoupili jako turisté. Ano, je pravda, že jsme jedna z mála evropských zemí, které přistupují k takto tvrdému postihu přestupku. To překročení státní hranice bez platného dokladu je, prosím pěkně, v českém právním řádu přestupek. I za tento přestupek, tedy de facto bagatelní trestný čin, nebo dejme tomu porušení zákona nižšího řádu, když to řeknu laicky, tak v České republice tito lidé jsou v detenci. V té detenci jsou z prostého důvodu. My potřebujeme vědět, koho si na území České republiky pouštíme. Nemáme ambici ty lidi držet déle, než je potřeba, nemáme ambici je mučit, to bezesporu ne, chceme jim dát podmínky pro 21. století, ale chceme vědět z bezpečnostního hlediska, kdo vstoupil na území České republiky a jestli nepředstavuje hrozbu pro Českou republiku. Co se týká těch trestných činů v rámci antisemitismu, to byly jednotky případů na internetu, je to tam popsáno. Otázku náboženského extremismu tato zpráva neřeší. Vedeme boj s porušováním zákona jako takového. A pro nás je prioritní v té Evropě, vážený pane kolego Okamuro, myslím, že jsme se vždycky v této Poslanecké sněmovně k sobě uměli chovat korektně i dejme tomu na nějaké informační bázi, kterou poslanci potřebují, snažíme se z Ministerstva vnitra vybavit tak, aby měli argumenty, aby znali naše stanoviska dopředu, tak já si prostě myslím, že my jsme přece vázáni nadnárodními mezinárodními smlouvami a jsme vázáni evropskou legislativou. My nemůžeme na území České republiky přijímat zákony, které jsou mimo tento rámec, mimo právní rámec Evropské unie. Prostě jsme vázáni mezinárodními smlouvami, jsme součástí nějakého společenství a nežijeme ve vakuu. A my přesně do písmene tyto mezinárodní dohody, český právní řád a právo Evropské unie dodržujeme. Dodržujeme je možná v nějaké té výkladové praxi trošku razantněji a tvrději než jiné země, ale já si myslím že efektivně. Nejsme na hlavní migrační trase.

Na závěr svého vystoupení vy jste nás tady vyzýval, abychom se jako vláda rozhodli to tedy složit a předat to do rukou opozice. Mám pro vás špatnou zprávu prostřednictvím pana předsedajícího: zatím se k tomu nechystáme. Pan poslanec Tomio Okamura ještě stále v rozpravě.

Značná část českých občanů chce hlasovat v referendu o vystoupení či setrvání v Evropské unii. Umožní vaše strana, vaše vláda, vaše koalice, aby občané mohli sami v demokratickém hlasování rozhodnout, zda Evropské unii věří a chtějí v ní setrvat? Ano, nebo ne? Souhlasíte s tím, že občané sami by měli mít možnost a právo rozhodnout o své budoucnosti ve své vlasti, o tom, s kým budou žít? Stačí mi odpověď ano, ne.